Budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly k pořadu schůze. Pokud není námitek, tak v tomto případě bych nechal hlasovat o návrhu k pořadu schůze... Dámy a pánové, já bych chtěl zopakovat stanovisko klubu TOP 09. My nepodpoříme program této schůze z toho důvodu, že jste nehlasovali pro první bod. Zároveň bych chtěl navrhnout panu předsedovi výboru pro bezpečnost, protože pravděpodobně dojde ke svolání mimořádné schůze k novičoku, aby svolal mimořádné jednání výboru pro bezpečnost tak, abychom se potkali ještě před tím mimořádným jednáním Sněmovny, a pozval na jednání příslušné orgány, tak abychom mohli tu kauzu na výboru pro bezpečnost projednat, protože už to tu bylo jednou zmíněno, že ho projednával zahraniční výbor, který nemá kompetenci. Tu kompetenci by měl mít bezpečnostní výbor.